Poslanecká sněmovna zařadila na svůj pořad v minulosti bod Informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu. Ještě stále jsme tento bod celý neprojednali, Sněmovna nedostala všechny informace, které by chtěla.

Děkuji. Děkuji.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dva nebo tři členové vlády, čtyři. Já bych chtěl za KDUČSL jednoznačně říci, že já rozumím tomu, že ve stavu legislativní nouze tady nebudeme projednávat ten bod číslo 1, kdy řešíme, jak pomoci firmám, podpořit, zachovat pracovní místa, a řešíme záležitosti týkající se sociálního pojištění za zaměstnance.

A nerozumím také samozřejmě těm věcným změnám, které tam provádíte.

Ale znovu říkám, podle mě to vůbec nepatří do projednávání stavu legislativní nouze.

Ale teď všechny nákupy skončily.

Já vám děkuji.

Vážené dámy a pánové.

My v SPD zásadně nesouhlasíme s tím, aby to tady bylo projednáváno ve stavu legislativní nouze, protože ten zákon je navržen tak, aby dal podhoubí možné korupci.

A dále tato novela, kterou tady vláda navrhuje, tuto povinnost ruší v případě, kdy je možné zakázku splnit jen určitým dodavatelem.

Já vůbec nechápu, proč vláda chce, aby veřejné zakázky soutěžily firmy, které nemají absolutně jasné vlastníky. Já tomu vůbec nerozumím. No tak rozuměl bych tomu, jedině kdyby to chtěl někdo, kdo má za lubem dělat nějaké korupční jednání nebo přihrávat zakázky nějakým podivným firmám. No tak to je samozřejmě vysvětlení, které se nabízí asi každému, kdo toto čte.

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Já jenom stručné sdělení.

Já jsem se hlásil s návrhem na vyřazení právě toho posledně debatovaného návrhu změny zákona o zadávání veřejných zakázek, abych se přihlásil s tím, že tak jak byl předložen, tak by fakticky znamenal vyhlášení konce jakéhokoli boje s korupcí v České republice.

Tak děkuji.